Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 368 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Benda, a poprosím ho, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, jenom velmi stručně.

Děkuji za pozornost. Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, končím tedy všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Tak prosím pana poslance Bendu.

Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.